Pan poslanec Blažek, potom pan poslanec Klaus, potom pan ministr faktické poznámky. Já bych chtěl pouze připomenout, že trestní řízení spočívá v tom, že máte většinou nějakého jednotlivce, který stojí proti celé státní mašinérii. Ta mašinérie je ozbrojená, docela dobře placená.

To je normální. Obracím se teď na hnutí ANO.

Protože kdybych si byl jistý, že všichni státní zástupci jsou normální a nebudou toho zneužívat, tak bych tady nemusel mluvit, ale realita je naprosto jiná. A zejména a říkám to jako hrdý Moravan nerad zejména na Moravě máme pár státních zástupců, kteří to pojmou naprosto podle svého a budou to zneužívat a používat.

Fakt prosím silné vládní hnutí, aby se zamyslelo, jestli tohle je opravdu to , kam chcete posuzovat trestní řízení ve prospěch posílení státních zástupců. Není na to doba.

Tady bych si dovolil vysvětlit, že právě jak se to stalo, to určuje soud.

Teď pan ministr.

Tohle právo nikdy neměl, nikde na světě ho nemá, a pokud si někdo myslí, že ho má, tak se hluboce mýlí.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si reagovat na svého váženého kolegu pana Bendu, který říkal, že znaleckých posudků se tato novela netýká.

Teprve potom je trestný i ten návodce. Kdyžtak mě prosím opravte, ale je to tam zmíněno. A za druhé, pokrývá to i ty případy, které v současné době řešeny nejsou, jako jsou třeba ty zfalšované dokumenty, faktury. A tam opravdu nestačí to, abychom si řekli, že soud pozná, jestli důkaz je zfalšovaný, když to nemá žádné odpovědnostní právní důsledky. To zkrátka nevyřeší ten problém. Pan poslanec Výborný fakticky, po něm paní poslankyně Válková. Děkuji za slovo.

A kdo byl přítomen na tom kulatém stolu v ústavněprávním výboru, tak ví, že tady ani zdaleka, ani zdaleka nebyla shoda ze strany přítomné odborné veřejnosti na přístupu k takto nově definovanému trestnému činu. I tam zaznívaly zcela odlišné přístupy.

Paní poslankyně Válková tu není, takže tím pádem propadá přihláška. A prosím pana poslance Bendu, který je zatím poslední s faktickou poznámkou.

Prosím pěkně. Neviděli jsme deset případů v České republice, kdy policisté a teď ta státní moc omylem navádí tím, že dá jenom málo fotografií nebo že dá málo pachových vzorků nebo něco podobného? To se přece v trestním procesu děje naprosto běžně. Naprosto běžně zjišťuji, jak bude svědek vypovídat.